Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vidím, že vás to pobavilo. Pardon, omlouvám se.

On se mi za to omluvil, ale jsem rád, že chápe, že to není totéž. A mrzí mě, že tady dneska není nikdo z Ministerstva zemědělství.

Naši předci to uměli velmi dobře.

Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zelienková, poté pan poslanec pan předseda Kučera. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. A poprosím trochu o ztišení v sále. Děkuju za slovo. Víceméně bych jenom velice rád odpověděl Ještě jednou poprosím o klid. Hladina hluku je vyšší, než potřebujeme. Víceméně si mu dovolím odpovědět otázkou.

Chci říct, že i kdyby to byla jenom jedna klec, tak stojí za to tento zákon schválit. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. První poznámka se týká vystoupení pana kolegy Adamce. S tímhle produktem, s kožešinou, samozřejmě funguje volný trh, funguje to přes různé mezinárodní burzy. Realita je taková, že produkce českých farem se v drtivé většině vyváží a zpracovává v zahraničí. To se tedy týká těch pravých kožešin.

Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Mrzí mě, že nepochopil smysl mého dotazu.

Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. A jako další řádně přihlášená je paní poslankyně Bebarová Rujbrová, které tímto dávám slovo.

Nebo dojde také na lidi?

Doufám, že dojde i na Babišova kuřata. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Jestli ta budou také zakázána...

Kam ji zařadíme? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Já například a řada kolegyň poslankyň jsme od začátku podporovaly zákaz, a dokonce i v tom přísném režimu, to znamená, teď bych řekla do konce roku 2019, právě z těch důvodů, které už tady předestřeli někteří, kteří jsou stejného názoru. Čili opravdu to není pravda. Klub ANO se skládá z jednotlivců a ti měli možnost se svobodně vyjádřit. A doufám, že už převaha z nás podporuje zákaz. Já a některé moje kolegyně se hlásíme k tomu nejbližšímu datu, to znamená roku 2019. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové.